Ale k paní kolegyni Němcové prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem řekl svůj osobní názor a samozřejmě vím, že jsem hlasoval minule pro jako celý náš poslanecký klub. Ale taky si vzpomeňte na vyjádření stávajícího předsedy Poslanecké sněmovny, který se k tomu už taky v minulosti vyjádřil. Že prostě po pečlivém prostudování těch věcí můžeme změnit názor a jenom blbec zůstává v názoru pořád stejný.

Děkuju.

Možná s tím nesouhlasíte, co říká, ale prosil bych, abyste vážil slova.

Já patřím k těm, kteří tvrdí, že každé hlasování v Poslanecké sněmovně je politické.

Ale nesouvisí to s politickým rozhodnutím.

A my to tvrdíme jako tradiční politická demokratická strana a my se za to nestydíme. Ale nesouvisí tento případ, který nechci nějak hodnotit, s vaším politickým rozhodováním. To je ten rozdíl.

Děkuji, pane předsedající. Netušila jsem, že bude moje první slovo zrovna dneska. Ale nedá mi, abych se dneska nevyjádřila. Takže promiňte, že to budu číst, protože jsem si něco připravila. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové i když nevím, zda si vůbec mohu dovolit oslovit pana knížete jako svého kolegu, jak nám bylo ve středu řečeno.

A to jsem nebyla politik!

Byli jsme obviněni, obžalováni, prvoinstančním soudem plně zproštěni viny, ale státní zástupkyně se odvolala.

Následovala výměna politické reprezentace kraje. Z funkce jsem byla odvolána a policajt, který nás vyšetřoval, byl bez výběrového řízení podotýkám ve státní instituci dosazen do funkce generálního ředitele nemocnice. Jistě to byl odborník.